Pan ministr bude reagovat. Já bych chtěl znovu říct jednu věc. Nevím, jestli jsem ji říkal tak nepochopitelně i v těch minulých interpelacích, ale už si ji někam nechám vytesat, na nějakou část těla, buď přední, nebo zadní.

Oni to prostě nechtěli nikdy připustit, nikdy, za žádných okolností.

Už vše. Samozřejmě rád odpovím potom na jakoukoli interpelaci. Já děkuji.

Děkuji, paní předsedající. Vážený pane ministře, jsem velmi ráda, že jste přítomen. A abych vás uvedla trochu do problému.

A zdůrazňuji, žádají informace.

Kdo uzavřel smlouvu s touto firmou? Kdy má být tato smlouva ukončena? Dozvěděla jsem se totiž, že její platnost vyprší na konci tohoto roku. Jak to s ní tedy bude dál? Kdy bude informován starosta obce a občané, co se bude dít dál? Pane ministře, vstoupil jste do politiky za hnutí ANO 2011 a hlásali jste, jak vše dáte do pořádku a vše zařídíte. Doufám tedy ve vaše jasné odpovědi, protože na to čekají občané Vlachovic. Nechtějí žít ve strachu, nejistotě a obavách. Lidé čekají na vaše odpovědi a já za ně děkuji. Já děkuji a poprosím pana ministra o odpověď. Děkuji, paní předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já věřím, že jenom nehlásáme, že dáme všechno do pořádku, ale že postupně se nám podaří ty důležité věci do pořádku skutečně dávat. Ale k vaší konkrétní otázce.

V hospodářském prostoru muničního skladu byly nájemní smlouvou č. 112/30/09 uzavřenou stejnými subjekty pronajaty budova B101 a budova B69, což jsou objekty na zpracování raketového paliva a pomocný objekt.

Pro doplnění uvádím, že již v době uzavírání nájemních smluv si musela být tato společnost vědoma rizika, že její nájemní smlouva nemusí být prodloužena a její činnost tak může být ukončena i bez udání důvodu.

Dále k detailům stran tohoto dotazu bych si dovolil doporučit obrátit se i na resort Ministerstva vnitra. Já děkuji, pane ministře. Paní poslankyně bude pokládat doplňující otázku. Prosím, máte slovo. Ani ne tak doplňující. Chtěla bych poděkovat panu ministrovi. věřím tomu, že kdyby tyto informace občané Vlachovic měli, tak by se neobraceli na poslance s dotazy, jak to tam vlastně bude.

Děkuji vám. Já děkuji a poprosím pana ministra o reakci. Vážená paní poslankyně prostřednictvím paní předsedající, s těmi informacemi byl trošku problém vlastně celou tu poměrně dlouhou a svízelnou dobu, tak jak se ten malér odstraňoval. My jsme tohle deklarovali už opakovaně i na tiskové konferenci poté, kdy to vláda probírala a rozhodla. Výroba už tam neprobíhá. Tam probíhá už jenom část, řekl bych tomu laicky likvidace těch zásob a je to plně pod kontrolou velitele zásahu. To je tato záležitost. A jinak i do budoucna vám mohu říct, že se počítá s tím, že celý areál bude samozřejmě už teď je vyčištěn, co se týče obsahu skladů. Bude probíhat sanace celý tento rok, definitivně bude ukončena patrně až v roce 2017.

Takže občané se nemají čeho obávat. A samozřejmě jsou tam určité majetkové problémy, jsou tam lidé, kteří vlastní určité části těch lesnatých pozemků. Těm budou nabídnuty pozemky náhradní nebo výkup. Děkuji, pane ministře. A nyní prosím k mikrofonu pana poslance Holečka.